Ale pakliže bude proto taky ty ceny jsou tak vysoké. A teď hrozí, že v západní Evropě bude pokračovat krize. A co se stane, když k nám nebudou dodávky těchto komodit? A jak víte, není to výmysl tady Tomia Okamury, ale i dovozci ovoce a zeleniny už veřejně upozorňují, uplynulý týden, že hrozí nedostatek ovoce a zeleniny v České republice.

Pokud máme skutečně hájit zájmy České republiky, musíme dnes rozhodovat o základní otázce a tou je členství naší země v současné Evropské unii. Odejít znamená přežít. Zatím v této vládě bohužel vidím pouze velký strach si to přiznat a také otevřené podvolení postupnému zániku země a národa. To je dnes základní strategická otázka, základní otázka nového rámce ukotvení České republiky v Evropě, kde dojde k následným krizím. Pokud říkáme, že Česká republika je na prvním místě, musíme o to usilovat. Na závěr mi dovolte znovu poděkovat všem občanům, ať už profesionálům, tak lidem z ulice, kteří pomáhají, ale i těm, kteří trpělivě dodržují a respektují stávající opatření. Děkuji vám všem. Přeji jim hodně zdraví a chtěl bych požádat všechny občany, pokud nakupujete, podpořte české podnikatele. Podpořte své živnostníky prodávající přes okénko nebo dovážkou. Děkuji.

Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, naposledy, když jsme se tu sešli, tak jsem svoje vystoupení shrnul do několika málo vět, konkrétně patnácti. Chtěl jsem tím dát najevo, že chápu, že je potřeba jednat rychle a že ani já, ani Občanská demokratická strana a nakonec ani nikdo z opozice nechtěl zdržovat ani o jednu minutu navíc. Dnes je samozřejmě také stále potřeba jednat rychle, ale je potřeba jednat i rozumně.

Lidé v České republice jsou odpovědní občané, snášejí těžké časy skutečně obdivuhodně, ale je potřeba a je načase jim dát jasný plán, jak půjdeme dál. Máme za sebou prakticky celý měsíc, kdy se náš život soustředil na jednu nejdůležitější věc jak zpomalit šíření pandemie, jak ji zpomalit za každou cenu. A byl to správný cíl.

I proto se lidé spojili. A i proto vláda měla pro své kroky podporu těch i od těch, kteří ji za normálních okolností nevěří, a proto jsme to nějak společně v té první fázi také zvládli. A když jsme viděli, že vláda nestíhá připravit ekonomický záchranný plán, tak jsme podali pomocnou ruku a tři čtvrtiny, minimálně tři čtvrtiny z návrhů, které jsme schvalovali naposledy a které jsou tady dnes na stole před námi připraveny, nejprve do veřejného prostoru položila na stůl opozice. A dokonce jsme spolkli i některé nepříjemné věci, například to, že tyto naše původní návrhy vláda předkládala zbytečně pomalu, nepochopitelně osekané, a vždy jsme vládě naprostou většinu věcí podpořili. Ale období této tolerance končí. A musí skončit. Končí období, kdy vláda dostala od nás svého druhu bianko šek.

Abychom znovu nastartovali Českou republiku, abychom si poradili s následky této krize, tak toto už stačit nebude. A není možné dál pokračovat tak, že jeden den se mluví o pokračování přísných restrikcí, o zavírání hranic na roky, třeba dva, a za pár dní slyšíme, že je potřeba kdeco uvolňovat a naši zemi promořit.